Děkuji. Poprosím dalšího interpelujícího, a to je paní poslankyně Maříková, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Válka.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jak tento problém chcete teď akutně řešit?

Tak jestli, pane ministře, můžete odpovědět.

Je potřeba poděkovat za to, že ho Poslanecká sněmovna přijala.

Děkuji. Paní poslankyně má zájem ještě položit doplňující otázku. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Nebyly tam ty léky, které dneska chybí.

To je velmi jednoduché vysvětlení.